To je úplně šílený.

Stát prý díky tomu vybere více peněz na daních. Sám ministr přitom ve svém vyjádření přiznává, že to, že lidé v důchodovém věku nepracují, je dáno i tím, že mají zdravotní problémy. Hnutí SPD na rozdíl od vlády Petra Fialy prosazuje důstojné důchody a odmítáme nucení lidí do práce v důchodovém věku. Takže jestli vaše důchodová reforma je tedy demotivovat lidi k tomu, aby po zasloužených desítkách let práce odešli do důchodu, tak to je tedy také otřesné.

Tuším, že jsme poslední ze čtyř zemí, která nepřijímá žádná zásadní plošná opatření, poslední ze tří nebo ze čtyř zemí jsme.

Tak už se, pane premiére, prosím přestaňte vymlouvat pořád na Babiše nebo na Ukrajinu.

Ale většina občanů není bohatých v České republice. Dám konkrétní příklad. Česká republika má mezi sousedními zeměmi nejvyšší DPH na potraviny.

Myslím, že jste úplně mimo.

Takže hnutí SPD prosazuje snížení daně či zastropování cen na základní potraviny, energie a pohonné hmoty podobně, jako to dělají okolní státy, čímž by došlo k okamžitému zlevnění základních životních potřeb pro naše občany.

No a řekněme si na rovinu. protože jelikož vláda Petra Fialy pomáhá více Ukrajincům než občanům České republiky což je prostě fakt a lidé to vidí začínají velké problémy udržitelností našeho sociálního, zdravotnického a školského systému a stoupá sociální pnutí v naší společnosti. Jak vaše vláda svojí nečinnosti rozděluje společnost?